Prosím pana ministra školství, aby se ujal slova. Děkuji, pane předsedo.

Jedná se o organizaci, která sdružuje dvacet evropských států. Česká republika podala žádost o přihlášení do této organizace.

Poté byl vysloven souhlas v Poslanecké sněmovně a v Senátu Parlamentu České republiky.